Myslím, že důležité je, že policie skutečně potvrzuje, že ty zbraně použity nebyly. To je věc, kterou máme k dispozici a která je pro mě teď podstatná. Palestinská strana se zavazuje, protože tady samozřejmě platí to, co možná víte, že samozřejmě i zastupitelské úřady musí respektovat české zákonodárství ve věci zacházení se zbraněmi. Ale samozřejmě z tohoto hlediska byla ta pravidla porušena. Palestinská strana nyní garantuje, že v tomto bude zjednána náprava, že se podobná situace opakovat nebude.

To jsou kroky, o kterých jsem informován, že palestinská strana nabídla a nabízí, aby situaci nějakým způsobem pomohla řešit.

Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, druhé kolo, další otázky. Děkuji. Dovolím si jednu doplňující otázku. Proč Česká republika stále zachovává pro palestinskou samosprávu statut velvyslanectví zřízeného v době komunistické nesvobody, ač tato, tedy samospráva, není mezinárodně uznávaným státem a neplní atributy státu, mj. neovládá část svého území, pásmo Gazy, které je naopak pod kontrolou mezinárodně uznané teroristické organizace Hamas. Děkuji vám.

Situace kolem tohoto zastoupení je trochu nestandardní. Ten výraz teď taky není úplně přesný, já to vyjasním...

Já bych chtěl jenom upozornit, že my v té terminologii dnes používáme výraz palestinské autonomní území, tzn. oficiálně nemluvíme o státu.

Ten úřad tady pokládáme za velvyslanectví palestinského autonomního území.

Pro pořádek připomínám, že podle jednacího řádu jsou na první otázku dvě minuty, na odpověď pět minut a na druhé kolo na otázku minuta a na odpověď dvě minuty.

Máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážené dámy, pánové, můj dotaz je na pana ministra dopravy.

Za prvé. Pokud ano, tak kdy? A pokud ne, v čem spočívají problémy a jak budou případně řešeny? Za druhé.

Protože tato část nemá vyhovující nezpoplatněné objízdné varianty a navíc je vzhledem ke stadiu výstavby této části víceméně staveniště než dálnice. Za třetí.

A za čtvrté.

Perfektní. Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď. Paní poslankyně, děkuji za otázky.

Ministerstvo dopravy nemůže s ohledem na nastavený systém zpoplatnění přistoupit ke schválení jakékoli výjimky.